Tento projekt shodou okolností splňoval veškeré podmínky pro získání dotace. Existoval jasný ekonomický předpoklad, že zcela legálně získané dotační finance budou celý projekt ekonomicky stabilizovat.

Tihle lidé to schválili. Pane ministře.

Všichni přítomní hlasovali pro tuto dotaci. Nebyl jediný člen výboru, který by hlasoval proti. Ale nebyl důvod.

Tak to víme.

Přílohou této smlouvy byl rovněž finanční plán projektu a rozpočet, jehož obsahem byly plánované výdaje a plánované příjmy projektu.

Ale to jsou plánované způsobilé výdaje. Zase manipulace.

Někdo argumentoval, že údajně farma vzala někomu možnost získat dotaci.